Byl jsem zpravodajem, nebo jsem zpravodajem za garanční výbor, který se zabýval tady tímto problémem od začátku. Už nás sice jeden zákon, a to EET, předběhl, ale my jsme projednávali celkem 165 pozměňovacích návrhů. To, že se to řešilo nějakým komplexním způsobem, ale bylo o tom, že se skutečně všem naslouchalo. Měli jsme v tuto chvíli, si troufnu říct, že jsme využili všech tří ministerstev, která se tím zabývala, a všech podnětů. To znamená těch, kteří k tomu něco řekli. Já třeba uvedu jako příklad kolegu, který byl přede mnou, kolega Bartoň prostřednictvím předsedajícího, byl člověk, který skutečně do toho vnesl řadu dobrých podnětů. A já si troufnu říct, že tím se, všemi těmi debatami, všemi pozměňovacími návrhy, ať se vypořádaly tak anebo tak, tak se tento zákon zlepšoval.

A já teď řeknu, co je v tomhle strašně důležité, a prosím, teď mě trošku vnímejte.

Dlužno poznamenat, že ještě loni bylo v tomto rejstříku zaneseno více než 10 milionů sportovců. Prosím vás, řekněte mi, jak může být v nějakém rejstříku zaneseno 10 milionů sportovců. Když jsme se teď dali do toho vlastně v minulých letech, aby ten rejstřík se projevil normálně, tak jsme nedošli ani k číslu 2 miliony. To znamená, že v tuto chvíli už zde je veliká disproporce, co se týká určité spravedlnosti při rozdělování finančních prostředků.

Ano, ale bylo jich tam víc.

A samozřejmě že ty dotační tituly byly směrovány tím způsobem, že kdo měl víc dětí, tak také dostal víc finančních prostředků. Já jsem moc rád, že jsme se dopracovali k dotačními titulu číslo osm, který je Můj klub. A i tam se dostáváme do situace, že na to některé kluby nedosáhnou, nebo resp. budou muset teď vracet finanční prostředky. Já myslím, že to bude jedna z věcí, kterou se budeme muset zabývat, protože z terénu už vím, že řada těch, kteří na tom pracovali, na tom Můj klub, tyto věci nedotáhli nějakým způsobem do konce, a to číslo patrně bude velmi vysoké. A já si právě říkám, že tady hledáme tu spravedlnost v tom rozdělování. Nemyslím si, že někdy bude stoprocentní spravedlnosti při rozdělování čehokoliv, ale tady, když bude platit rejstřík, když bude platit podle pravidel, která jsou uvedena v této novele zákona, tak tehdy to bude znamenat, že jsme se přiblížili tomu spravedlivějšími rozdělování. A já si teď dovolím říci, že nikdo tady za sportovní prostředí neřekl ten problém z minulosti, aby se za něj omluvil, a já teď za sportovní prostředí klidně řeknu nahlas: Ano, sportovní prostředí dostávalo velké finanční prostředky ze Sazky. Dostalo doslova a do písmene dar od státu, že peníze ze Sazky šly na financování sportu, a to prostředí tento dar prohospodařilo. Od té doby je snaha nějakým způsobem toto zapojit do státního rozpočtu.

Já bych byl opravdu rád, abychom tady odešli od všech vedlejších úvah, které zde jsou, a abychom si řekli, že i ti, kteří proti tomu mluví, tak říkají: my bychom pro to hlasovali, kdyby existovalo ministerstvo sportu. Snahou předkladatelů bylo, aby se ta agentura co nejvíc připodobnila rozhodování na úrovni ministerstev. A tak když se následně hledala cesta proti této agentuře, poté co jsme to tady schválili, tak se ukázalo, že je mnohem jednodušší využívat určitých emotivních projevů, se kterými naprosto nesouhlasím, zvláště co se týká útoku na osobu kolegy Hniličky.

A já bych prosil, abyste se zamysleli nad tím, jestli jeho osobní schopnosti jsou menší, než jsou schopnosti a vzdělání manažerů v NHL. Já bych byl moc rád, abychom do téhle osobní roviny nezasahovali, protože jsem přesvědčený, že sportovní prostředí si mimo jiné také přeje, aby v čele takovéto agentury stál člověk, který je ze sportovního prostředí a který má ve sportovním prostředí dobré jméno.

Tato agentura zodpovídá vládě.

Zkuste si to přečíst, zkuste si to porovnat. A já si troufnu říct, že mám v téhle věci pravdu. Nebudu tady debatovat o tom, jakým způsobem vzniká etický kodex, ale vím, že jestliže existuje etický kodex, tak nemůže existovat bez toho, že by přímý nadřízený, kterým je vláda, resp. premiér téhle země, ať jím bude kdokoliv, tak aby takovýto etický kodex byl sepsán jinak, než si představuje vláda, která v tuto chvíli vládne. Budeme rozhodovat o tom, jestli ve sportovním prostředí nastane nebo nenastane změna. A jestli si někdo v tuto chvíli myslí, že o tom rozhoduje nějaký tým lidí, o těch dotacích nerozhoduje. Rozhodují o tom úředníci a rozhoduje o tom ministr školství. Já si troufnu říct, že nikdo jiný o tom nerozhoduje. Tak bych prosil, abychom všechny ty věci, které tady zazněly, si trošku porovnali a řekli si: je ta situace, která je v tuto chvíli, odpovídající tomu, co si přejeme? Od vás tady zaznělo, kolektivně, ať jste byli na kterékoliv straně, že ne, že s tím spokojeni nejste. A já se ptám, jestli když tato agentura vznikne, jestli to bude lepší. A já řeknu může to být podle mě lepší. Samozřejmě že vždycky záleží na lidech.